Čím dřív bude tento zpackaný zákon z pera vládních zákonodárců opravený, tím méně škod hrozí. Druhý stejně závažný důvod je, že vánoční svátky ukázaly zcela jasně absurditu a hloupost tohoto zákona, připravovaného a prohlasovaného vládními senátory a poslanci. Když pomineme zmíněnou protiústavnost, tedy že zákon diskriminuje podnikatele, tak praxe ukázala, že nedokáže naplnit deklarovaný totalitářský cíl zajistit povinně blaho zaměstnancům. V prvé řadě, pokud obchod zavřel, nic mu nebránilo nařídit zaměstnancům inventuru nebo sanitární den. Doslovné znění zákona zakazuje pouze prodej, takže neříká, že by obchody musely mít zcela zavřeno.

Zaměstnanci tak měli stejný pracovní den jako jindy, pouze neprodávali, jen propagovali firemní zboží.

Když stát trestá živnostníky, že pracují, kdy chtějí, pak jsme už myslím překročili hranici únosné totality, kterou zemi a občany svazujeme.

Tento zákon také modelově ukazuje kvalitu práce celé Sobotkovy vlády. Je to otřesné.